Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum. Molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u načelu.

Prelazimo na amandmane. Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 2. Zaključujem glasanje. Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 2. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 3. Zaključujem glasanje. Stavljam na glasanje amandman Nataša Sp.

Stavljam na glasanje amandman Sreta Perića na član 4. Zaključujem glasanje. Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 6. Zaključujem glasanje.

Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana na član 19.

Stavljam na glasanje amandman Nataša Sp.

Niko nije glasao.

Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 28. Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 28.

Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp.

Zaključujem glasanje.

Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 69.

Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 76.

Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 115. Zaključujem glasanje.

Stavljam na glasanje amandman na član 117. Jovanović. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 117. Vjerice Radete. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 121. Zorana Despotovića. Stavljam na glasanje amandman na član 126. Nataše Sp. Jovanović. Stavljam na glasanje amandman na član 129. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 129. Milorada Mirčića. Stavljam na glasanje amandman na član 129. Ružice Nikolić. Stavljam na glasanje amandman na član 117. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 133. Vjerice Radete. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 136. Nikole Savića. Stavljam na glasanje amandman na član 136. Neđe Jovanovića.

Đorđa Komlenskog.

Stavljam na glasanje amandman na član 138. Maje Gojković.

Stavljam na glasanje amandman na član 139. Ružice Nikolić. Zaključujem glasanje: za – jedan. Stavljam na glasanje amandman na član 140. Aleksandra Šešelja. Milorada Mirčića. Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje amandman na član 143. Vladimira Orlića.

Stavljam na glasanje amandman na član 146. Srete Perića. Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje amandman na član 147. Nataše Sp. Jovanović. Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje amandman na član 148. Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje amandman na član 160. Neđe Jovanovića. Stavljam na glasanje amandman na član 166. Vladimira Orlića.

Stavljam na glasanje amandman na član 170. Vjerice Radete. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Mome Čolakovića. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nataše Sp. Jovanović. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Petra Jojića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Ružice Nikolić. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Tomislava Ljubenovića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Srete Perića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Zorana Despotovića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Milorada Mirčića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Filipa Stojanovića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 1. Nikole Savića. Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 2. Marijana Rističevića.

Stavljam na glasanje amandman na član 5. Marijana Rističevića.

Zaključujem glasanje: niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, Vjerice Radete na član 5. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 5. Zorana Despotovića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 5, sa ispravkom, Milorada Mirčića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 5, sa ispravkom, Petra Jojića. Stavljam na glasanje amandman na član 5, sa ispravkom, Ružice Nikolić. Stavljam na glasanje amandman na član 5, sa ispravkom, Srete Perića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 5, sa ispravkom, Filipa Stojanovića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 5. Nataše Jovanović. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 6. Srete Perića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 7. Vjerice Radete. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 8. Marijana Rističevića. Stavljam na glasanje amandman na član 9. Milorada Mirčića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 10. Milorada Mirčića. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Stavljam na glasanje amandman na član 11. Zaključujem glasanje – niko nije glasao. Sada stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) – Tabanovce (Republika Severna Makedonija), u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) – Tabanovce (Republika Severna Makedonija), u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u celini. Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku dužnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u celini.

Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam Milanu Marinoviću na izboru za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i da mu poželimo uspešan rad. Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. jula ove godine, u 13 časova i 28 minuta, ukazao je na povrede članova 107, 104. i 27.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Hvala.